Výdaje spojené s výplatou závazků uzavřených v tomto programu do roku 2010 včetně jsou plně pokryty z prostředků rezervovaných za tímto účelem v aktivech fondu. Pro realizaci výplat závazků ze smluv uzavřených v roce 2011, případně nároků vzniklých po tomto roce, nárokoval fond dotaci ze státního rozpočtu, a to v souladu se zákonem o Státním fondu rozvoje bydlení, který ukládá státu povinnost poskytnout fondu dotace ze státního rozpočtu nejméně ve výši skutečných výdajů určených na poskytování nenávratných dotací, to je pro rok 2015 ve výši minimálně 129 mil. korun.

V oblasti výdajů na správu fondu a výdajů na zajišťování podpor dochází k dlouhodobému snižování výdajů. Výkyvy ve sledovaných letech jsou dány plánovanou obnovou majetku a vstupem nákladů do nákladů státního fondu v roce 2016. Fond zároveň kromě jiného plní roli holdingového fondu v rámci pilotního projektu finančního nástroje JESSICA, který je realizován v rámci Integrovaného operačního programu. Díky jeho realizaci je ověřena možnost revolvingového využití zdrojů z fondů Evropské unie, a tedy možnost jejich opakovaného použití v budoucnosti. Podpora je poskytována ve formě nízkoúročených úvěrů na rekonstrukce a modernizace bytových domů a vznik sociálního bydlení ve městech s integrovaným plánem rozvoje pro rok 2015.

Návrh respektuje zachování potřebných rezerv stejně jako dodržení minimální hladiny aktiv fondu.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní ministryni za její zprávu. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 334/1. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze 16. schůze, která se konala 12. listopadu. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 16. schůzi po odůvodnění Ing.

Už eviduji jednu přihlášku. Pan předseda poslaneckého klubu ODS. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Pokud budeme hledat zbytečné instituce ve veřejné sféře, tak bezesporu je to ta, o které dneska jednáme, rozpočtu na příští rok.

Pamětníci říkají, že to bylo z důvodů, že kdysi nešlo podle rozpočtových pravidel převádět peníze z jednoho rozpočtového roku do druhého. Ale ten důvod dávno pominul. Platí to obecně o všech fondech, které stojí mimo rozpočet.

A pokud jsou některé funkce, které chce vláda, aby pokračovaly, a některé programy, aby pokračovaly, tak mohou pokračovat podle mě přímo prostřednictvím ministerstva a státního rozpočtu.

Tehdejší ministr pro místní rozvoj v naší vládě taky byl zásadně proti zrušení ministerstva. Ale je to zbytečné ministerstvo, které má ještě pod sebou zbytečný fond.

My budeme hlasovat proti rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení.

Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Jestliže nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně.

Ministerstvo nedělá jenom fondy, máme tam zakázky, máme tam stavební zákon.